A co se týká neexistence analýzy. Skutečně, analýza na to, jak dopadlo zavedení zdravotnických poplatků na pacienty, především na chronicky nemocné, na nízkopříjmové pacienty, na zdravotně postižené, tak takováto analýza skutečně neexistuje.

Nikdy. Protože prostě takováhle analýza by možná ukázala, že zavedení zdravotnických poplatků mělo jenom jeden jediný cíl, a to aby si naši pacienti zvykli, že za péči se prostě platí! Že zdravotnictví je služba, ale za peníze! A že ten, kdo nebude mít peníze, tak má prostě smůlu. A já si myslím, že je třeba, aby když tato vláda, která bude příští týden žádat o důvěru, aby ukázala, že předvolební sliby, že je skutečně chce naplnit, a má tady šanci.

Ten zákon není špatně napsaný.

Protože současně se zavedením poplatků byly zmrazeny platby za státní pojištěnce. Současně se zavedením poplatků byly zavedeny stropy na pojistné, které za rok připravily systém o téměř devět miliard korun.

A ten systém je schopen a je schopen tyto věci zvládnout, zvlášť když současné kroky už jsou mnohem vstřícnější vůči zdravotnickým zařízením i vůči lékařům. Já doufám, že konečně se taky dostane na pacienty, protože přece jenom zdravotnictví je tady především pro pacienty. Takže prosím, zamyslete se nad tím, odmyslete si tu ideologii.

Myslím si, že pacienti ve své většině jsou odpovědní a že poplatky jsou kolektivním trestem. Jsou kolektivním trestem za ty, které neumíme pohlídat, aby nezneužívali zdravotní péče.

Konstatuji, že byla doručena další omluva paní ministryně pro místní rozvoj Věry Jourové.

Chtěl bych strašně poprosit, ať se vrátíme k tématu, které probíráme dnes. Je to přeshraniční nemocniční styk. Je to velmi složitá kapitola, má několik pozměňovacích návrhů. Čili toto je kapitola, která by nás měla zajímat. Poplatky máme teď ve vládním prohlášení. Je tam jasně řečeno: budou zrušeny mimo pohotovost.

Děkuji. Nyní pan poslanec Bohuslav Svoboda, poslední přihlášený do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, za klub ODS musím konstatovat, že pozměňovací návrh výboru pro zdravotnictví nemůžeme podpořit, protože ho vnímáme jako diskriminační, který omezuje možnost péče pro pacienty se závažnou diagnózou, protože léčbu těchto případů zaměřuje pouze do českých center. To je opravdu diskriminační rozhodnutí o pacientech, kteří jsou velmi vážně nemocní, a takovýto návrh my podpořit nemůžeme.

Je to třetí čtení a my jsme tady slyšeli krásný politický projev.

A že všechna ta zařízení mají o tuto sumu vlastně méně. A když to uděláme, skutečně čistě odebíráme peníze. Byl bych hrozně rád, kdyby ten populismus, který tady zaznívá, přešel v to, abychom hovořili v číslech, reálně a ve faktech. Věda je vždycky o faktech. Proto pozměňovací návrh kolegyně Markové v žádném případě ODS nepodpoří. Myslím si, že jsem pouze upozornil jako předsedající na text jednacího řádu. Nechal jsem všechny domluvit jako v řádné rozpravě ve třetím čtení. Tyto boje o pojem rozpravy ve třetím čtení se tady bojují na každém začátku volebního období a pokaždé to dopadne úplně stejně.

Takže a konto pana kolegy Svobody vaším prostřednictvím: Vážený pane kolego, nemluvte tu o něčem jako o nemravném, co jste sami v minulých volebních obdobích velmi silně používali! Myslím ODS, aby bylo jasno.

Tedy převálcovali jste vy, pravicová vláda, levicovou opozici. Bez jakékoli možnosti s tím cokoliv udělat. A byly to přílepky, protože se to dávalo k zákonům, které nesouvisely ani tematicky. Ne k tomu, co je otevřeno. Z druhé stránky, prosím pěkně, všimněme si teď toho jednoho z příspěvků: Je to sice dobře, ale počkejte, my to máme ve vládním prohlášení. Máte to napsané výborně, ale jste to vy, komunisti, kteří to předkládáte, tak je to nepřijatelné. My to za půl roku možná předložíme. Možná dokonce úplně stejně. Takže se tady opět mluví o tom, kdo ty návrhy předkládá, nikoliv co obsahují. Pan poslanec Bohuslav Svoboda. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Jenom konstatuji, že jsem tu v minulém období nebyl a že jsem tady právě proto, aby se takové věci neodehrávaly. A když mě pan, vaším prostřednictvím, pan předseda oslovuje, že jsem něco dělal, tak mu jenom připomínám, že jsem tu nebyl, a připomínám mu, proč jsem tady. Další faktická poznámka je od pana poslance Davida Kasala.